Nehodlám se zde nyní zabývat podivnými důvody k tomu, proč mírná většina poslanců hlasovala proti tomuto návrhu. Zejména po tom, co zaznělo ve včerejší diskusi s občany Vlachovic, pak zařazení tohoto bodu na pořad této schůze navrhuji znovu.

Současně vyzývám ministra obrany Martina Stropnického, že pokud by ani tentokrát Sněmovna projednání tohoto bodu neumožnila, aby informace o nápravě a příčinách této události sdělil Sněmovně sám o své vůli, což mu přednostní právo ministra k vystoupení ve Sněmovně umožňuje, bez ohledu na to, jak rozhodne Sněmovna. Případně navrhuji zařazení tohoto bodu ihned na program schůze, podle toho, která bude probíhat, příští týden, ihned po avizovaném pondělním zasedání vlády. Události kolem výbuchu v muničním skladu ve Vlachovicích vidím ve dvou rovinách. Jednak v rovině neprodleného řešení aktuální situace po výbuších, a tím uklidnění právem znepokojených obyvatel a tady naprosto chápu, že není kam spěchat, že naopak ministři, kteří včera byli přítomni, potřebují situaci vyhodnotit. Druhá rovina však je v příčinách a pochybeních, které k této události vedly. Dle včerejších slov ministra Stropnického, kterými odůvodňoval konání diskuse s občany až včera, nebyla situace minulý pátek ještě vůbec vyhodnocena. Z jakého důvodu patřičné orgány ministerstva a vláda celý týden dění ve Vlachovicích zřejmě jen přehlížely? Jak je možné, že státní instituce vůbec nevěděly, jaké množství munice je na místě skladováno a tyto údaje si od soukromých firem teprve poptávaly?

Ministr Stropnický včera uvedl, že teprve budou tlačit na soukromé firmy, aby předaly seznamy toho, co tam mají. Já počkám, až bude trochu klid.

Děkuji. Zde přítomný ministr Chovanec naopak včera uvedl, že firmy dodaly okamžitě seznamy toho, co ve skladech mají, ale dle jeho vlastních slov to byly údaje jen na papíře, a co je, nebo byla skutečnost, se teprve bude zjišťovat. To tedy znamená, že stát neměl žádný dozor nad pohybem munice v těchto skladech? U vojenského materiálu? Je tedy pravda, co tvrdil ministr Stropnický, nebo to, co tvrdil ministr Chovanec? Jak je možné, že celý objekt byl pravděpodobně, dle dostupných indicií, volně přístupný, když jak jsme včera slyšeli v plotě kolem bylo značné množství děr, kterými procházela zvěř? Za jakých bezpečnostních opatření bylo skladování munice tedy provozováno? Když hejtman Mišák uvedl, že se nejdříve musí stanovit pravidla odvozu a logistika odvozu, znamená to tedy, že pro dosavadní odvozy, resp. expedice, žádná pravidla stanovena nebyla? Kdo kontroloval tento muniční sklad? Jak často a kde jsou o tom záznamy? Kdo a jak vykonával jeho ostrahu? Měly všechny firmy mluví se o firmách v množném čísle oprávnění nakládat s vojenským materiálem? Byla přímo v areálu zřízena hasičská jednotka a bylo toto povinností při provozování takového skladového areálu s municí? Kdy se občané Vlachovic a okolních dalších obcí reálně dozvědí, jaké nebezpečí jim hrozilo, nebo spíše stále ještě hrozí?

Je toto možné a byly stanoveny a kontrolovány podmínky skladování?

Ministr Chovanec uvedl, že byla chyba, že byl zprivatizován i bezpečnostní prostor. Jak dlouho bude tento stav u nás dále pokračovat? Já očekávám, že Poslanecká sněmovna nyní změní svůj postoj a umožní projednání tohoto bodu již na této schůzi, protože se domnívám, že řada otázek, které jsem zde sdělil, není potřeba, abychom čekali na další vývoj situace v této obci. Děkuji, pane poslanče.

Protože, jak už jsem tady říkal ve středu, VrběticeVlachovice jsou obcí v mém bývalém senátním obvodě. Velice. Včerejší tisková konference bohužel musím říci, že občané byli velice nespokojeni. Velice nespokojeni s vysvětlením vládních představitelů.

To jsou totiž jejich otázky, otázky občanů VrběticVlachovic, které tam nebyly zodpovězeny. Nejsou to otázky jenom Úsvitu. Proto prosím, aby na tyto otázky bylo odpovězeno.

Děkuji za pozornost. Nyní s přednostním právem pan ministr vnitra. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, pro ty, které zajímá situace v dotčených obcích na Zlínsku, pan premiér mi teď dal pokyn, abych v té věci vystoupil a některé věci osvětlil.

Není žádným tajemstvím, a už to bylo mediálně... Já se velmi omlouvám. Máme dvě možnosti.

Bohužel v současné době nelze vstoupit do všech objektů a nelze tento stav ověřit.